V této fázi se vláda rozhodla předložit návrh na zrušení EET. Podle důvodové zprávy tento krok vysvětluje těmito důvody: Zrušením povinnosti evidovat tržby budou podnikatelé zproštěni administrativní a finanční zátěže, kterou pro ně evidence tržeb znamená.

Přispělo k pocitu narovnání prostředí.

Málo se také mluví v této souvislosti o důsledcích šedé ekonomiky.

Jsme si jisti tím, že by nedošlo k návratu k těmto neblahým praktikám? Samozřejmě si uvědomuji, že v určité míře tyto praktiky vždy budou.

Jednoznačný a prokazatelný přínos pro státní rozpočet je celkem více než 60 miliard korun od zavedení EET. Zrušení systému bude také něco stát.

Zrušení předpokládá snížení nákladů.

Ano, doba covidová přinesla výrazné změny v příjmech a těžko odhadnout, jak moc znamená optimalizovat daně pro ty nejméně vydělávající a kolik je těch, co opravdu spoléhají jen na pomoc dotační, protože jinou šanci nemají, a kolik je těch, co prostě neplatí daně, protože nemají příjmy a podnikání opouštějí. Za zmínku stojí fakt, že v současné době využívá dobrovolnou elektronickou evidenci tržeb přes 50 000 podnikatelů. Po zrušení systému EET by nemohli podnikatelé své hotovostní tržby v systému evidovat ani dobrovolně. Důvodem jsou náklady na provoz EET ze strany státu. Měli bychom se nad tím zamyslet.

Určitě však přispělo k narovnání podnikatelského prostředí.

Byly tady vynaloženy prostředky na vybudování a provoz systému, které ještě neměl šanci plně ukázat všechny výhody, a to na straně státu i jednotlivců podnikatelů.

Nemohu proto s návrhem souhlasit. A já vám také děkuji, paní poslankyně.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.